Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslanců.

Nevidím, já zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně do sálu.

Návrh byl přijat.

Dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková z důvodu nemoci.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní zde mám přihlášky s přednostním právem. Ano, hlásí se navrhovatel? Ano, dávají vám přednost, takže prosím, pane místopředsedo, s přednostním právem.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Je to poněkolikáté, co zde vystupujeme se souborem zákonů, které mohou do značné míry pomoci domácnostem a pomoci firmám v růstu cen energií. Já se, tak jako už několikrát předtím, zaměřím na problematiku obnovitelných zdrojů a s tím související případné zdroje, které by mohly být z výnosu emisních povolenek. Nebudu tady opakovat už to, co jsem zde řekl mnohokrát, ale pokusím se to dneska ukázat z jiné strany, protože ta dobrá zpráva, která začíná probleskovat Sněmovnou, je v tom, že celá řada koaličních poslanců začíná celkem objektivně kývat hlavou na to, že obnovitelné zdroje by mohla být skutečně cesta. Jenom vás prosím o jedinou věc, říkejte to veřejně.

My prosazujeme, aby pomoc byla pokud možno plošného charakteru, protože se nejedná zdaleka jenom o nízkopříjmové domácnosti, ale jedná se o středněpříjmové domácnosti a jedná se i o firmy. Koalice naopak prosazuje, aby to bylo pouze pro určitou úzkou skupinu 5 % domácností, firmy takřka vůbec, pokud neberu nějaké záruční instrumenty.

Toto musíme odvádět, toto musíme platit a budeme to platit až do roku 2030. Jedna věc je to, co platí stát, druhá je to, co platí firmy, a to, co platí domácnosti. Ještě jednou to zopakuji: 19 miliard korun.